Odhlásím vás. Požádám vás o novou registraci. Jakmile se počet poslanců a poslankyň ustálí, zahájím hlasování.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Budeme tedy hlasovat o devítičlenné vyšetřovací komisi.

Kdo je pro? Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 60.

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Zbývá nám tedy hlasovat o návrhu jako celku s jednou změnou, tzn. s termínem pro dokončení práce komise.

Ptám se, kdo je pro zřízení vyšetřovací komise. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Pane předsedo, máte slovo. Tak jsme zase viděli v praxi...

Máte ji tam, dobře vám tak. Nyní se hlásí pan předseda Kolovratník, logicky, předseda volební komise. Pane předsedo, máte slovo. Pane předsedající, děkuji. Já vám podám technickou informaci k volbě té komise. Teprve poté komise ze svého středu může vybrat návrh na svého předsedu. O předsedovi poté budeme hlasovat formou tajnou, tedy tajnou volbou. Jako první krok musím vyhlásit lhůtu na nominaci na podání návrhu na členy komise.

Komise se sejde v úterý hodinu před začátkem jednání pléna a potom na začátku ve 14 hodin budeme hlasovat o složení té komise. Pak teprve přijde na řadu další krok, a to volba předsedy. Děkuji. To bylo technické sdělení předsedy volební komise a budeme pokračovat v řádných bodech, které projednáváme. Končím bod číslo 56.